Své místo u stolku zpravodajů už zaujímá ministr kultury Antonín Staněk a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Petr Gazdík. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

Nechci jmenovat.

Cílem je zlepšit dostupnost publikovaných děl, respektive jejich rozmnoženin, ve speciálních formátech nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení tím, že bude umožněna přeshraniční výměna takových rozmnoženin. Pozměňovací návrhy podané k tomu návrhu zákona ve druhém čtení byly projednány garančním výborem. Až na jeden z nich, týkající se nabytí účinnosti zákona, který je nutno schválit, se ostatní pozměňovací návrhy týkají ustanovení autorského zákona, která nejsou předmětem novely, a byl bych rád, kdybychom se dnes neodchýlili od jejího čistě implementačního charakteru. Chci poděkovat vám, vážené poslankyně a poslanci, stejně tak i garančnímu výboru za věcné a racionální projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Než otevřu rozpravu, tak několik omluv.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji.

Pan předseda Michálek.